Já jsem podnikl jeden neúspěšný pokus v uplynulém období.

Jenže to zřejmě není cílem.

Mám konkrétně na mysli exekuce, šikanování firem, které ústí až v to, že bonitní české firmy se přeregistrovávají do zahraničí, a to už je, řekl bych, za pět minut dvanáct. V hodině dvanácté se přeregistrují, pokud bude pokračovat ten trend, i co se týká plateb daní. Teď k vlastnímu zákonu.

Já si vzpomínám na diskuse, které tady byly, a myslím, že byl přijat v éře již naprostého rozložení politického spektra před volbami v době úřednické vlády.

Pane kolego, já se omlouvám, když mluvíte o regulaci, já si dovolím také zregulovat sněmovnu a požádat vás, abyste přestali hovořit se svými kolegy a poslouchali pana kolegu Laudáta. Děkuji. Děkuji za zjednání klidu.

Já se omlouvám. Děkuji. Tak prosím, pane poslanče, pokračujte.

Vždycky byly argumenty právě tou třicetidenní splatností. To, co byla zásadní připomínka já nemám tu odvahu pana premiéra, abych si od úřadu pana Rafaje nechal takto zásadní zákon nebo novelu napsat, tak jsem si sbíral podklady. Nepoužívám je dneska, protože situace se mění a tehdejší průzkumy a různé odborné analýzy i právní rozbory nemusí platit a předpokládám, že si stejně dříve či později prohlasujete minimálně první čtení toho zákona a dojde na diskusi. Pak ty materiály vyndám a budu se snažit to srovnat i s dnešním stavem.

I praktickou.

Pak je otázka, jak jim dokazovat, když podle některých těch výkladů se jednalo o celý svět, jak to spočítat, kde se seženou relevantní data, co do té složité, až často možná chapadlovité struktury těch firem počítat či nepočítat.

Tak ho sebral, nic netuše, druhý a ten se ho tady jako přílepek zcela jiného zákona, myslím že to byl zákon o veřejných zakázkách či něco podobného, nevzpomínám si přesně, snažil protlačit jako přílepek, aniž věděl, o čem konkrétně to je. Já jsem dokonce dělal zpravodaje toho zcela jiného zákona a vím, že jsme to odmítli, dokonce tehdy snad i napříč spektrem z důvodu rizika pro ten originální jiný zákon protiústavnosti procesního postupu, protože to byl standardně jasný přílepek. A samozřejmě i z důvodu toho, že i kdybychom toto pominuli, tak kvalita toho předloženého pokusu byla velmi špatná. Byla tam řada nepřesností, nepředvídatelností, neurčitostí, nejasností, nadměrné kazuistiky a podobně. Zhodnocení ekonomických dopadů, které byly součástí důvodových zpráv těch předchozích návrhů na změnu zákona o významné tržní síle, tak v tom dnešním materiálu už to pro jistotu už to vůbec není. A zaznamenal jsem v médiích docela zásadní protesty svazu cestovních kanceláří, nebo jak se ta společnost jmenuje. Zaznamenal jsem nějaké vyjádření pana vicepremiéra. O to více mě překvapuje, že je to tady předkládáno jako vládní návrh. Od samého počátku, když to tady bylo, a dneska už to tady zaznělo mnohokrát, zásadním problémem je, že já stejně tak vidím velmi nevýhodnou pozici a rizikovou pozici ještě podstatně větší mezi prvovýrobci a odběratelem výrobcem potravin nebo nějakých produktů. Tak se ptám, proč je regulovaná jenom ta strana obchodní, a nikoliv i ta strana dodavatelská. Ale to se domnívám, že skutečně to, co tady říkal pan předseda Stanjura, monopoly a vznikající a přirozené monopoly mají být regulovány, ale mají být regulovány pro celé prostřední standardními nástroji, a ne speciálními zákony.